Stanovení genetické podstaty nádorového onemocnění může být využito pro výběr cílené léčby u nosičů některých mutací.

Podstoupila jsem operaci střeva, chodím na pravidelnou prevenci. Zjistila jsem, co je v životě skutečně podstatné. A já myslím, že všechny rodiny by měly tomu věnovat velkou pozornost.

Jedná se tedy o tisíce lidí.

Informace, která může zachránit život.

Tato pravidelná vyšetření mají za cíl případný nádor najít včas.

Proto ženám nabízíme také preventivní operace. I když jde o závažný zásah do organismu, jedná se v současné době o jedinou metodu, která dokáže vzniku nádoru účinně zabránit.

Takže co říká pan profesor Zikán?